da je 116 zastupnica i zastupnika glasovalo za pa je na taj način donesena odluka kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo. Drugo, Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Damira Bajsa i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Martine Grman Kizivac. Rasprava je zaključena pa dajem na glasovanje prijedlog navedene Odluke. Tko je za? Tko je suzdržan?

Glasovalo je 114 zastupnica i zastupnika, svi su bili za pa je tako donešena odluka kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo. Treće, Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Tulija Demetlike i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Emila Dausa. Rasprava je zaključena pa dajem na glasovanje prijedlog navedene Odluke. Tko je za? Tko je suzdržan?

Utvrđujem da je glasovalo 116 zastupnica i zastupnika, svi su bili za pa je na taj način donešena odluka kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo. Četvrto, Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Tomislava Tomaševića i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Urše Raukar-Gamulin. Rasprava je zaključena pa dajem na glasovanje prijedlog navedene Odluke. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Utvrđujem da je i ovdje jednoglasno sa 114 za donesena odluka kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo. Peto, Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Anđelka Stričaka i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Nadice Dreven Budinski. Rasprava je zaključena, dajem na glasovanje prijedlog navedene Odluke. Tko je za? Tko je suzdržan? Utvrđujem da je jednoglasno, 118 glasova za donešena odluka kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo. I šesto, Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Ivana Celjaka i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Marina Piletića. Rasprava je zaključena pa dajem na glasovanje prijedlog navedene Odluke. Tko je suzdržan?

Nakon što smo donijeli ove odluke, sada prelazimo na davanje prisege zastupnika. U čl. 7 Poslovnika utvrđeno je da predsjednik pročita tekst prisege, a nakon toga poimenično proziva zastupnike. Prozvani zastupnik ustaje i izgovara riječ „prisežem“ Prvo ću pročitati tekst prisege. Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno, da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštivati pravni poredak te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske. Sada ću prozivati zastupnike, prvi je na redu kolega Damir Bajs. Drugi je na redu. [[Pljesak.]] Drugi je na redu kolega Emil Daus.

Čestitam i vama. [[Pljesak.]] Nakon toga kolegica Nadica Dreven Budinski.

Postupit ću sukladno čl. 293b tako da nećemo ići na stanku nego ćemo pristupiti glasovanju. Sada dajem na glasovanje Prijedlog Zaključka Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka kojeg Vlada RH ne prihvaća. Tko je za prijedlog? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Utvrđujem da je glasovalo 113 zastupnica i zastupnika, 37 za, 2 suzdržana i 74 protiv te zaključujem da predloženi Zaključak nije dobio potreban broj glasova. Prelazimo sada na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2021. g., drugo čitanje, P.Z. br. 145. Predlagatelj je Vlada RH, a rasprava je zaključena.

Izvolite. Poštovani predsjedavajući. Kolegice i kolega. Jesu li lokalni mediji u Hrvatskoj slobodni ili cenzurirani pitanje je kojim se u Saboru bavili iako je ključno za funkcioniranje lokalne demokracije. Ustava RH jamči slobodu mišljenja i izražavanja misli, osobito slobodu tiska i drugih sredstava priopćavanja, slobodu govora, javnog nastupa, slobodu osnivanja svih ustanova javnog priopćavanja. Zabranjena je cenzura, novinari imaju pravo na slobodu izvještavanja i pristupa informaciji, ističe se u navedenom članku hrvatskoga Ustava. Osvrnemo li se na protekle lokalne izbore uočit ćemo da je samo u Istri do došlo do protesta novinara koji su se požalili upravo na poteškoće koje imaju u ostvarivanju temeljnih ustavnih prava u dominantnom istarskom dnevnom listu. Odmazda vlasnika lista uslijedila je odmah nakon izbora, novinari koji su se požalili dobili su otkaze. Sve su političke opcije osim IDS-a i HDZ-a osudile takve postupke i to nam također nešto govori. Govori nam o tome da se u Istri odlučuje u Zagrebu u tajnoj koordinaciji stranaka IDS-a i HDZ-a čije sukobljavanje izgleda samo privid. Govori nam o tome da se u Istri možda odlučuje u Slovačkoj gdje je sjedište vlasnika „Glasa Istre“ i to zanimljivoga naziva „JOJ Media House“, ali nepoznatih stvarnih vlasnika koji su i vlasnici i Novoga lista i Zadarskog lista tj. istinski vlasnici glavni urednici sjede nam u Bratislavi. Premijera izgleda to ne smeta kao što ga je smetalo da je vlasnik N1 sjedi u Luksemburgu, ali eto začudo ne smetaju mu ovi stvarni urednici iz Bratislave. Tko stoji iza vlasnika lokalnih medija i inače u mnogim lokalnim sredinama to nije jasno iako je poznato da su postojali, a u mnogim sredinama još uvijek postoje ugovori lokalnih vlasti s lokalnim medijima. Neki od lokalnih medija sigurno su više PR alat lokalnih vlasti, danas i stranaka nego mediji u kojima se ostvaruju ustavne vrednote. U Glasu Istre imamo slučaj da je novinarka izložena pritiscima urednika jer nije htjela potpisati da je ona, a ne neki PR tim pripremio intervju s ministricom turizma Nikolinom Brnjac. O sramotnom ponašanju uprave i Glasa Istre koja je iz odmazde odlučila uručiti izvanredne otkaze novinarkama i novinarima te medijske kuće nakon što su dramatičnim pismom upozorili javnost na neprofesionalnu uredničku politiku Glasa Istre u cijeloj predizbornoj kampanji i to u korist, dakako, IDS-a, očitovali su se i novinari i novinarke na konferenciji za medijske Hrvatskog novinarskog društva i Sindikata novinara Hrvatske jer uručiti izvanredne otkaze novinarkama i novinarima te medijske kuće nakon što su upozorili javnost na neprofesionalnu uređivačku politiku Glasa Istre u predizbornoj kampanji u korist IDS-a, upravo je nedopustiv čin. Dodatno, represivni i podobni urednici nažalost škode i svojim vlastitim medijima koji su najčitaniji i najpodržavaniji u javnosti, samo kada su kritični prema vlastima. Sve ovo govori nam o nizu aktivnosti koje su nužne ukoliko želimo unaprijediti stanje u lokalnim medijima. Transparentnost vlasništva lokalnih medija, javna objava ugovora lokalnih medija s lokalnim vlastima, ali i s lokalnim komunalnim poduzećima, posebno i ministarstvima, kao i bolji nadzor nad lokalnim i državnim fondovima za pluralizam medija, dio je paketa mjera nužnih za slobodu lokalnih medija, razvoj lokalne demokracije i ostvarivanje ustavnih vrednota na lokalnoj razini. Ali to nije sve. I građani, ne samo institucije, mogu tome dati svoj doprinos, postavljanjem zahtjeva za pristup informacijama o financiranju lokalnih medija, zahtjevima za podizanjem kritičnosti medija i profesionalnosti u medijima jer nikome nije svijeća gorjela do jutra, ili da kažem na jednom od lokalnih istarskih dijalekata, ćeš, ćeš, pa nećeš dokle ćeš.